Dobrý den, pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych se chtěl pana nepřítomného premiéra zeptat na jeho názor k jedné zásadní věci. My tady velmi často řešíme zadluženost občanů České republiky, exekutory a exekuce.

Já vám dám příklad.

Jiné společnosti toto nečiní a je mi záhadou, proč bankovní dohled, který podle mého by měla dělat Česká národní banka, vůbec takovýto postup připouští.

Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní dávám slovo panu poslanci Radimu Fialovi, který bude interpelovat předsedu vlády ve věci dálnice Ostrava Olomouc. Děkuji za slovo. Bohužel nepřítomný pane premiére a nepřítomní ministři, chtěl bych vás oslovit ve věci dálnice Ostrava Olomouc. To je téma, které se v této Sněmovně probírá čtyři roky, dokonce na to téma byla ustavena i komise, ani nevím, s jakým závěrem. Nicméně ta situace je i nadále tristní. Jde o nově vybudovanou komunikaci, na které došlo k vytvoření havarijního stavu zvlněním vozovky zřejmě výsledkem nedodržení technologického postupu při stavbě lidově řečeno ošizením stavby.

Jsem přesvědčen, že nejde o běžnou dopravní komplikaci, se kterou bych se samozřejmě obracel na ministra dopravy, ale tím, že to řešíme už tak dlouho, tak se obracím, pane premiére, přímo na vás. A já se vás chci zeptat, a chci od vás slyšet odpověď na následující otázky: Za prvé, zabývala se touto situací vláda a hodlá se jí nadále nějak zabývat, nebo nás necháte na Moravě jen tak? A za třetí, jaká opatření a kdy budou učiněna k tomu, aby byla mezi střední Moravou, Ostravskem, Jesenickem obnovena plná kapacita dopravy? Děkuji za odpovědi. Já vám také děkuji. Vaše interpelace bude zodpovězena písemně. Využiji chviličky a přečtu omluvu pana ministra financí Ivana Pilného, který se omlouvá z pracovních důvodů. A omlouvá se pan poslanec Jan Skopeček z pracovních důvodů do konce dnešního dne. Paní poslankyně Zelienková už je na svém místě a bude přednášet interpelaci na premiéra ve věci těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nicméně jsem zaznamenala, že pan Sobotka se touto tematikou začal velice intenzivně před volbami zabývat, což mě těší, protože samozřejmě zájem premiéra o tento problém může svým způsobem řešení problému pomoct.

Ale to nesouvisí s dotazem, nebo s požadavkem na pana premiéra.

Já vám děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Tomio Okamura, který přednese svoji interpelaci na předsedu vlády ve věci rezoluce Evropského parlamentu.

Součástí rezoluce je v bodě osm požadavek: Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby zavedla závazné kvóty k rozdělování žadatelů o azyl mezi všechny členské státy.

Dám další případ. Dne 18. května 2017 přijal Evropský parlament další usnesení, ve kterém členské státy vyzývá k dalšímu přijímání uprchlíků ze Sýrie, a to za situace, kdy se česká vláda pod hrozbou sankcí na oko brání přijetí migrantů podle kvót.

Jinými slovy, poslanci, kteří hlasovali pro, chtějí, aby si Česká republika převzala více uprchlíků ze Sýrie.

Umíte, pane premiére, nějak vysvětlit rozpor mezi tím, co nám tady v republice falešně a lživě tvrdíte, a tím, co ve skutečnosti v Bruselu vaše vláda prosazuje? Proč obelháváte občany? To je jediný důvod. Já vám děkuji.

Vážený pane premiére, ještě jednou opakuji, odpovězte na tyto otázky, protože mlčením, tím si podřezáváte větev, na které sedíte.